Poté bychom projednávali další body, a to jsou body z bloku Smlouvy první čtení. Táži se, zda máte nějaké návrhy na úpravu schváleného pořadu této schůze. Pan předseda Sklenák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tedy nikoliv dnešního. Jedna věc. Kolega Votava zde navrhl projednat zákon o státním rozpočtu. To jsme absolvovali. Podle mých informací včera zasedl rozpočtový výbor, který ten tisk také projednal, a vzhledem k tomu, že jsme tam velmi radikálně zkrátili lhůty na projednání, tak by bylo vhodné, abychom pokračovali i ve druhém a třetím čtení. Já tedy navrhuji, abychom zařadili na pořad schůze druhé a třetí čtení tisku 1100, a současně navrhuji, abychom to druhé čtení absolvovali zítra jako úplně první bod. Vzhledem k tomu, jaká na tom je shoda a jak probíhalo rychlé jednání v prvním čtení, tak nepředpokládám, že by ten bod trval déle než několik málo minut.

Díval jsem se také na stenozáznam, jak probíhalo projednávání v prvním a ve druhém čtení. Není to podle mého názoru časově nějak náročné a mohli bychom tyto body zítra ve třetím čtení schválit také poměrně rychle. Navrhuji tedy, abychom je pevně zařadili za bod, který tam teď je jako první pevně zařazený, pokud by prošel ten můj první návrh, tak by to tedy byl jako třetí bod po novele státního rozpočtu a po návrhu kolegy Kaňkovského a dalších. A poslední můj návrh se týká bodu 98, což je třetí čtení zákona o živnostenském podnikání, tisk 1014. Tam jenom si vám dovolím sdělit, že v prvním a ve druhém čtení nevystoupil žádný poslanec v obecné rozpravě, tak předpokládám, že tomu tak bude i v tom třetím čtení. Takže také velmi časově nenáročný bod a ten bych navrhl zařadit zítra jako poslední pevně zařazený. Tedy po všech již pevně zařazených bodech zítra. Já vám děkuji.

Dobrý den.

Já bych dal protinávrh a zařadil bych je za bod 42.

Také děkuji.

A obávám se, že pokud bychom schválili protinávrh kolegy Stanjury, tak by se to projednávání dostalo na čas, kdy pan ministr nebude moci být přítomen ve Sněmovně z pracovních důvodů. Tak bych přece jen si vás dovolil požádat o podporu toho mého návrhu. A nyní pan předseda Mihola.

Dobře, děkuji. Táži se, zda někdo další ještě má návrhy k úpravě programu této schůze. Žádné návrhy nevidím.

Budu přednášet ten návrh. Poprosím vás, pane kolego, o pozornost, kdybych náhodou je neměl přesně poznamenány. Chcete zařadit na tuto schůzi druhé a třetí čtení zákona o státním rozpočtu.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 60. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále je zde návrh, aby druhé čtení státního rozpočtu bylo zařazeno zítra jako první bod jednání.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 61. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a druhé čtení státního rozpočtu bylo zařazeno v pátek jako první bod. A dále zde máme návrh, aby jako druhý a třetí bod zítřejšího jednání byly zařazeny body 84 a 85. Za bod 88, ano. To znamená, jako třetí a čtvrtý bod zítřejšího jednání za bod 88.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 63.